Právní postavení rodinných příslušníků, kteří již na území pobývají, se nijak nemění a změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků. Děkuji vám za pozornost.

Stále mi chybí zpravodaj. Je na cestě. Tak chviličku posečkám bez přerušení schůze, aby se dostavil, protože tisk byl přikázán organizačním výborem výboru pro bezpečnost...

Děkuji, pane předsedající. Já jsem si vyslechl úvodní slovo pana ministra. V podstatě návrh jako takový je potřeba projednat v poměrně rychlém čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vláda tady předkládá poměrně rozsáhlou novelu z dílny legislativců Ministerstva vnitra. Rád bych stručně shrnul, o čem tato novela ve skutečnosti je, co je, nebo mělo být její podstatou. Jedním z nejvýraznějších znaků současné krize, současné koronakrize, je to, že vzrostl význam státních hranic.

Pro mnohé z nás to bylo nepříjemné, pro některé to bylo bolestivé, že nebylo možné jezdit do zahraničí. Ale existují lidé, kteří mají přesně opačný problém, protože se v době vypuknutí epidemie nalézali na opačné straně hranice a nemohli dovnitř, nemohli přicestovat do České republiky.

Mnohé rodiny zůstaly po dlouhou dobu rozděleny, neboť vláda při překotné tvorbě krizové legislativy na ně zapomněla, bohužel stále mnohé páry jsou pořád ještě rozdělené a to trvá od března. A nyní nám ministr vnitra předkládá zákon, který má natrvalo a radikálně omezit práva těch cizinců, kteří jsou nesezdanými rodinnými příslušníky českých občanů, to znamená jejich partnerů, a stejně tak i některých dalších rodinných příslušníků českých občanů, například osob závislých na péči českých občanů. Tito lidé totiž měli dosud v podstatě stejná práva jako manželé. Takto to bylo zhruba 15 let, a najednou to má být jinak. Najednou mají mít podstatně horší právní postavení. Mají získat jakési speciální, nově zaváděné vízum, a pak ještě podávat další žádost po příjezdu do České republiky, prokazovat výši příjmů a komerční zdravotní pojištění, které může být například pro těhotné ženy finančně nedostupné, nebo vůbec nedostupné. Skutečně se může stát situace, že pár čeká miminko, a my tady teď budeme schvalovat, že znemožníme tomu páru, aby mohl k sobě přijít a žít společně v naší zemi, protože těhotnou ženu mnohé komerční pojišťovny vůbec nepojistí. Důvodová zpráva vytváří dojem, jako kdyby toto zpřísnění, které je poněkud nefér nazýváno zpřesněním, bylo nějak nutné z důvodu práva Evropské unie, tedy jako kdyby Česká republika zkrátka k tomuto zpřísnění přistoupit musela. Tak tomu není. Česká republika může tuto restrikci provést, ale nemusí, nikdo ji nenutí. Česká republika neporuší právo Evropské unie, pokud i nadále bude přiznávat lepší postavení těmto rodinným příslušníkům českých občanů, než je k tomu z titulu práva Evropské unie povinna. Hluboce nesouhlasím s tím, co je uvedeno na stránce 22 důvodové zprávy ohledně toho, že nesezdané páry mají dnes při získávání práva pobytu stejná práva jako manželé. Cituji: Předkladatel se domnívá, že toto zrovnoprávnění není opodstatněné. Původní způsob transpozice představoval takzvaný goldplating, postup členského státu Evropské unie, který při transpozici právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva zachází za minimální požadavky plynoucí z práva Evropské unie, který je považován za nežádoucí. Jinými slovy, pro Ministerstvo vnitra je nežádoucí, ba nenormální, pokud stát přiznává některým cizincům více než ono minimum práv, které s ohledem na mezinárodní právo či s ohledem na evropské právo přiznávat musí. Myslím si naopak, že lidé by v zásadě měli mít co možná nejvíce práv, co možná nejvíce svobody. Natožpak jdeli o rodiny českých občanů, často i budoucí manžele a budoucí rodiče dětí, kteří budou mít naše státní občanství. Tady skutečně bráníme, nebo budeme bránit tomu, aby přijeli lidé, kteří budou mít budoucí české státní občanství. Totiž že původním záměrem úředníků Ministerstva vnitra bylo omezit práva všech rodinných příslušníků českých občanů, tedy i manželů, rodičů a dětí občanů České republiky. Tedy například aby ukrajinská manželka českého občana měla v České republice horší právní postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v České republice.